Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.